Děkuji za slovo, dámy a pánové.

Na druhou stranu je dobře, že tím, že se o tomto zákonu a návrzích celkem mluvilo a zabíralo to mediální prostor, tak to vlastně vyprovokovalo operátory, aby v některých momentech konali už v této chvíli.

Co je zásadní informace, si myslím, a co pomůže živnostníkům, neustále tady hovoříme, i u jiných zákonů, že je potřeba živnostníkům pomoci, tak je, že vlastně živnostníci se dávají na roveň fyzických osob, to znamená, že ty pokuty, které dneska nejsou dvacet procent jako u fyzických osob, ale sto procent, tak ti se dostávají na stejnou úroveň. A já si myslím, že to je dobře. My jsme tento návrh projeli zleva, zprava, zespodu, zezadu jak na výboru, tak zejména na dvou podvýborech, jak tady bylo řečeno, pro ICT a pro ochranu spotřebitele, s tím, že někdy jsme šli do takového detailu, že jsme potom vlastně museli ještě načíst pozměňováky k tomu vlastnímu pozměňovacímu návrhu.

Nicméně právě díky tomu, že jsme se takhle mohli sejít, tak jsme tam byli schopni dodat i některé větší detaily, o kterých se moc nemluví, jako je garance přenosu čísla, bezplatného vrácení kreditu, to je u předplacených karet do třiceti dnů, či srovnávací kalkulačka. To si myslím, že pro lidi bude velmi zásadní věc. Já to znám z toho bankovního prostoru. To znamená, nezávislá srovnávací kalkulačka, jejímž cílem nebude obchod, který nepovede někam, ale jejímž cílem bude najít nejlevnější nabídku na základě nějakých parametrů. Já vás, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

Podrobnosti se připravují. Prosím všechny poslance, aby respektovali jednací řád Poslanecké sněmovny a respektovali také to, k čemu je určena faktická poznámka, jak je vymezena. Budeme pokračovat v rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den kolegyně a kolegové. Já se vrátím k projednávané novele zákona o elektronických komunikacích a dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany k tomuto zákonu. My tento zákon od začátku podporujeme.

A stále je zároveň velký rozdíl mezi tím, co se prezentuje mezi veřejnými nabídkami, ale případně i neveřejnými nabídkami jednotlivých operátorů, nebo i tím, co si pro sebe dokáže vyjednat jednotlivý občan nebo třeba velké státní instituce, jako jsou ministerstva, na rozdíl od občanů. Tento návrh to sám o sobě všechno nevyřeší. Bude zejména, pane ministře, záviset na podmínkách pro nového operátora, ale jednodušší převod čísel může být jeden z faktorů.

A samozřejmě zvýšení konkurence, potenciál snížení cen a menší svázanost občanů ke stávajícím operátorům, to je pro nás hlavní důvod, proč tento návrh má naši podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Po panu poslanci Munzarovi vystoupí pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Koten. Prosím, máte slovo.